Ano?

Já doufám, že paní Schillerová o tom bude mluvit.

Ano, lidi to zaplatili. Proč to neděláte? Vy nemáte rádi lidi? Já vím, že nemáte rádi důchodce.

K tomu se ještě dostanu. Takže ten dluh nedaří se.

A vy lidem nechcete dát peníze. My jsme jim dávali peníze.

7,5 miliardy, vážení občané, zaplatíme za to, že někdo má inflační doložku. Proč to mají jenom úředníci v Bruselu? Ti tam mají inflační doložku. A chvála bohu to mají naši důchodci. Tak jsem zvědav, jak na to budou peníze.

No a proč?

Ne, jsme šestá nejméně zadlužená země. A co jsme měli dělat? Jak křičela, že kolik dal peněz?

Máme nejmenší nezaměstnanost.

Vy jste libovali, že nebudou nové daně.

A potom tady máme vnitro.

A je zajímavé, že ten Seznam

Ale přece jenom, je to skandální! To není normální, tohle. Rozvědka?

Potom přišel pan Chovanec.